Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pokud srovnáváme trestněprávní korupci, tak jak je vymezena jako neoprávněná, v tomto případě majetková výhoda, s politickou korupcí, která není trestná a je jen na hranicích, řekněme, mravní politiky nebo politiky, která obstojí i z hlediska etického, standardního posuzování jako každého jiného lidského počínání, tak si myslím, že to tak komplikované nebude. Ve vašem případě, který jste uvedl, já to vnímám jako jednání, které je přípustné, a rozhodně tak jak jste ho prezentoval, bez další konkretizace takových jednání, tak by podle mého soudu nenaplňovalo trestněprávní kvalifikaci nabízení úplatku nebo podplácení.

To všechno by bylo podrobeno pochopitelně analýze orgánů činných v trestním řízení a ty by potom rozhodly, jestli došlo k naplnění skutkové podstaty konkrétního trestného činu, nebo ne. Tak daleko by moje obava nešla, že bych už tyto formy politického jednání obecně považovala za zakázané trestním zákonem. Takže toť vše. Děkuji paní ministryni. Pan poslanec s doplňující otázkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já si to samozřejmě nemyslím, to říkám předem, myslím si, že to je standardní forma politického jednání.

Tam vedla moje interpelace. Abychom si uvědomili, že realita, když je domýšlena, prohlášení státních zástupců až do konce, tak že jediná cesta, jak naplnit jejich velký ideál, je právě realizace ideje velkého bratra. Paní ministryně, líbilo by se vám v takovém světě žít? Děkuji panu poslanci. Poprosím paní ministryni o doplňující odpověď.

Směr, kterými je chceme posunout, od toho, co tu bylo standardní v minulosti, je myslím jasný.

Interpelace bude směřována na paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci plánované výstavby České správy sociálního zabezpečení v Jeseníku. Děkuji za slovo. Byla jsem pozvána vedením města Jeseníku a také vedením hospodářské komory na jednání v Jeseníku, kde mě seznamovali s tím, do jaké situace se město Jeseník dostalo. Město Jeseník převzalo před několika lety od státu budovu bývalého okresního úřadu, a to dokonce až na druhém jednání zastupitelstva, a v té době, uznávám, že byla uzavřena gentlemanská dohoda, že Jeseník bude mít možnost se dohodnout i se státem na možných investicích využití velké budovy, která byla převedena na žádost města Jeseníku na město Jeseník. Mezitím z města Jeseníku jsem obdržela informace, že je plánovaná výstavba nové budovy. Původně tyto informace byly o budově úřadu práce, nakonec se zjistilo, že tímto investorem je Česká správa sociálního zabezpečení.

Obrátila jsem se na vás z toho důvodu, jestli by nebylo možné zvážit a předložit jednak srovnávací studii ekonomické náročnosti či výhodnosti nové výstavby a zároveň si uvědomit, že vzhledem k tomu, že český rozpočet je schodkový a žijeme na dluh a financujeme dluh, tak jestli není dobré si uvědomit, že veřejný dluh je společný, to znamená jak dluh státu, tak obcí. Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni o její odpověď. Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

V části budovy v současné době sídlí organizace, které se týkají Ministerstva práce a sociálních věcí, je to úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení a ještě Státní úřad inspekce práce.

Byla jsem také informována, že město má logicky zájem o zachování všech úřadů v jeho budově. Tady docházíme k problému, že vlastně stát může investovat jen do svého vlastního majetku. Z podkladů, které mám k dispozici, vyplývá, že Česká správa sociálního zabezpečení už si nechala zpracovat studii, protože pořád počítá s tím, že by rekonstrukce proběhla, odhadovaná cena ze studie je 130 milionů korun, přičemž se počítá, že vysoutěžená cena by mohla být o něco nižší.